Navrhujeme, neprosadíme. Ale přesto se snažíme a navrhujeme. Na každé schůzi, každý den. A to je normální. Co já, Pelikán.

Nevím. Fakt těžká práce.

Nepodal tu demisi. Zůstal v té vládě. Na co si stěžujete, pane ministře? Na vlastní vládu? Vy v ní sedíte každý den od té doby. To je vaše reorganizace. Vaše, ne naše. Jenom si to nechcete přiznat. Mohli jste vyvolat hlasování vlády nebo se pokusit zařadit bod.

Kdo tady vládne?! Já přece! Měl jste sebrat odvahu a ten návrh podat.

A já věřím, že by ten bod prošel. Pak jste mohli použít ústavní možnost a zakázat to ministru vnitra. A zase jste jej mohli vystavit hlasování a říct veřejnosti i nám: My jsme to chtěli, byli jsme přehlasováni. Už to není naše reforma. Už to není naše reorganizace.

Zase jste to nezkusili. Já vím, že prohrávat hlasování není jednoduché. My to známe z opozice. To jsou ústavní řešení. Kdo jiný by měl mít nastudovány všechny procesy? No, doufám, že to nebudete používat v trestním řízení. Pak jste měli politické možnosti, jak tomu zabránit.

Neříkám, jak vážnou. Pak jste měli třetí možnost, tu nejsilnější, politickou, a to jako hnutí ANO odejít z té vlády, vypovědět koaliční smlouvu, vyvolat vážnou vládní krizi.

Použili jste policii a to vám vyčítám nejvíc k politickému boji, přitom máte plná ústa slov o nezávislosti policie a sami jste ji použili v politickém boji.

Já se musím připojit k té kritice vašeho postoje ke Sněmovně. No to jste přehnali tímto návrhem!